A já jenom, protože pan kolega Skopeček je stále ještě mladý chlapec a nemůže si to pamatovat, co jeho kolegové tady prosadili, tak já mu to prostřednictvím pana předsedajícího připomenu.

Pan předseda Stanjura má pravdu.

Potom je přihlášen řádně pan kolega Stanjura jako první po faktických poznámkách, poté Miroslav Kalousek. Oba, ač mají přednostní právo, bez přednostního práva.

Měřím čas.

Já to beru jako pozitivní zprávu. Pane kolego, vy tady vzpomínáte jednu periodu fungování občanských demokratů, a to ještě periodu, kterou zasáhla euroamerická světová krize a kdy fiskální politika musela velmi rychle reagovat na propadající se příjmy státního rozpočtu. Já jsem tu tehdy skutečně nebyl. Myslím si, že ten mix fiskální politiky nebyl optimální. Kdybych u toho byl já, tak to volím jinak, nicméně je trošku nefér tady kritizovat a říkat ODS, že zvyšovala daně ve chvíli, kdy to byla součást jakéhosi stabilizačního balíčku, kterým reagovala na krizi.

My jsme s ním počítali pouze na dobu krize, tak co nás tady poučujete!

Máte to štěstí, že vy jste to nezměnil.

Ano, zvýšili jsme daně v situaci, kdy po těchto naprosto bezbřehých letech projídání přišla ekonomická krize. Velmi se obávám, že až budeme vás střídat po těch dvou letech, to tam ještě vydržíte, že to bude velmi podobné, že zase tady budeme v situaci krize a vaše neuvěřitelně velkorysé rozpočty bude třeba škrtat.

Takže si můžete podat ruce, usmířit se a hodit se do klidu. Já jsem řekl, když jsem kandidoval, že nepodpořím žádný zákon, který daně zvyšuje, a podpořím všechny zákony, které je sníží.

Mnozí si to pamatujeme.

Dal jsem vám přednost, pane předsedo.

To byla levicová politika.